V důvodové zprávě je uvedeno, že hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky je popsán v souvislosti s celkovým řešením v důvodové zprávě k zákonu o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. S ohledem na tuto nedostatečnost v důvodové zprávě a nutnost vyhledávat důvodové zprávy za několik období zpětně je pochopitelné, proč v důvodové zprávě navrhovatel zmiňuje zastaralost prostředků pro tvorbu práva i některých postupů tvorby práva a nízkou transparentnost tvorby práva.

Náklady řešení se v přímé souvislosti s časovým posunem účinnosti zákona navyšují o oblast doplňování datové báze systému eSbírka a jejího ověřování o právní předpisy a jiné akty publikované po dobu prodloužené doby realizace projektu a po dobu ověřovacího provozu. V této souvislosti lze očekávat náklady cirka do 15 milionů korun ročně, přičemž jejich přesná výše bude výsledkem relevantních zadávacích řízení. Navrhovatel požádal, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny z důvodu časové naléhavosti.

Já se připojuji k tomu, aby byl návrh projednán podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. V tuhle chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili s přednostním právem pan předseda Michálek, kterého poprosím. Dává přednost paní místopředsedkyni, tak prosím. Děkuji za slovo.

Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Ten projekt je samozřejmě zásadní. Je ambiciózní, jak už tady říkal pan ministr. V minulém volebním období se zkomplikoval kvůli covidu a kvůli zpoždění dodavatele, aspoň podle informací z ministerstva. Nicméně je potřeba říct, že projekt není úplně tak ojedinělý, že i některé další instituce, například Evropský parlament, který má projekt AT4AM, v rámci kterého Evropský parlament tvoří legislativu, a to musím říct, že tam je výrazně větší množství pozměňovacích návrhů, až by se nám tady z toho zatočila hlava, co mají v Evropském parlamentu, tak některé projekty tohoto typu fungují.

Mohlo to být o deset let dříve a mohlo to být desetkrát levnější, ale zkrátka neustále se vlády rozhodují tak, že budou pokračovat v tom, co funguje, jsou na to evropské peníze, takže asi není jiná cesta než tento projekt, který je ve fázi, kdy už zbývá dokončit jen legislativní složku a dopracovat.

Tak, jak ho přebíráme my v České republice, máme digitalizaci víceméně jenom na papíře. Máme nástroje, pokud už je máme a fungují, tak jsou uživatelsky velmi nepřívětivé. Už jsme tady v Poslanecké sněmovně schvalovali ten lapsus, který nám zbyl z minulého volebního období se spisovými službami, které se schvalovaly v legislativní nouzi. To nebylo připraveno, muselo se to prodlužovat.

Zrovna dneska jsem měl schůzku se třemi vysoce postavenými úředníky, ptal jsem se jich, kdo to používá nikdo z nich to nepoužívá.

Logicky kdo by chtěl používat elektronickou občanku, na kterou, abyste tam zprovoznili elektronický podpis, musíte mít pět různých kódů?

Skutečně, berme to jako náš nadstranický společný zájem. Chápu, že byl covid, že teď je válka, je spousta dalších záležitostí, ale digitalizace musí zůstat naší dlouhodobou prioritou.

Takže to je jediný můj dotaz. Děkuji.